Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze?

Vyšetřovací komise k vlivu autoritářských režimů v České republice, kde je skončena obecná rozprava.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro tento protinávrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím, pane předsedo?

Ptám se, zda paní kolegyně zpochybňuje hlasování. Není tomu tak, takže můžeme pokračovat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále je zde návrh paní poslankyně Černochové, abychom novelu Ústavy týkající se flexibility nasazování ozbrojených sil, sněmovní tisk 557, zařadili jako první bod bloku prvních čtení. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Dále je zde návrh na zařazení bodu, který nazval pracovně pan poslanec Digitální Palermo. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Jako další budeme hlasovat o návrhu pana poslance Profanta, který navrhuje do pořadu schůze zařadit nový bod Odvolání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Teď je zde návrh pana poslance Ondráčka na pevné zařazení bodu číslo 9 návrhu pořadu schůze, sněmovní tisk 550, novela zákona o obecní policii. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. Alternativně navrhoval pan poslanec Ondráček zařazení na stejný den po pevně zařazených bodech.

A zde je několik návrhů. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Pan poslanec tady měl připomínku v případě, že budou projednány zákony vrácené Senátem, jinak by to bylo za zákony projednané Senátem.